Dobrý podvečer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí členové vlády. Budeme pokračovat v programu naší schůze. Jenom si dovolím upozornit, že budu hlasovat osobně s náhradní kartou číslo 28. Měli bychom pokračovat bodem číslo 43, Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, sněmovní tisk 56. Nicméně mám tady přihlášku do diskuse s přednostním právem. Hlásí se pan předseda Fiala a já mu tímto dávám slovo. Pane předsedo, prosím. Jinak vás, vážené kolegyně, kolegové, poprosím, abyste se usadili, ztišili a umožnili panu předsedovi Fialovi mluvit. Vážené kolegyně, kolegové, protože dnes je takový zvláštní den, že jsme měli mít opoziční okénko teď od 18 do 21 hodin, bohužel se žádný zákon, který jsme navrhovali, do toho opozičního okénka nevlezl, tak podle mého názoru nefungují dohody, které jsme udělali. Podle mě, abychom tady seděli, je naprosto zbytečné. Podle mého názoru je důležité připravit se na zítřejší jednací den.